Pane ministře, já vám ještě nedám slovo, protože je tady nesmírný hluk, a já tedy posečkám, než se situace uklidní...

Je tomu tak. Vážené kolegyně, kolegové, žádám o klid ve sněmovně!

Já bych především chtěl poděkovat všem těm, kteří ho připravovali ať už za jednotlivé resorty, protože je to náročný zákon, který je z dílny Ministerstva průmyslu, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj, stejně tak si cením té diskuse Ještě jednou vás přeruším a požádám skutečně sněmovnu o klid! Dobře, pokud chcete, abych jednotlivé poslance jmenoval, mohu tak učinit.

Jsem rád, že se to podařilo dostat do věcné roviny, díky čemuž jsme se dostali až do této fáze, přičemž jsme v situaci, kdy skutečně můžeme po dlouhé době zásadním způsobem urychlit přípravu všech staveb nejenom dopravní infrastruktury, ale i infrastruktury energetické a infrastruktury v oblasti elektronických komunikací.

Určitě ku prospěchu všeho bude i jeden znalecký posudek, který vysloveně umožní to, že sloučíme více pozemků a staveb právě potřebných pro stavbu dopravní infrastruktury. Současně rušíme resp. stanovujeme režim pro to, jak zrušit některé přejezdy v oblasti železničního stavitelství.

Já jsem shodou okolností dnes ráno měl diskusi a podepisovali jsme významný dokument se Svazem měst a obcí právě o zavedení vysokorychlostního internetu do každého bílého místa.

Je nutné říci, že k návrhu zákona byla uplatněna celá řada pozměňovacích návrhů. Jsou jich desítky. Troufám si tvrdit, že nakonec to dopadlo vše kompromisními dohodami.

Především chci říci, že se nejedná pouze o polský model. Je to model, který je podobně aplikován například i v Německu, ale ta podstata je v tom, že v momentě, kdy dojde k územnímu rozhodnutí, které může být spojené se stavebním povolením, tak je možné zahájit stavbu, paralelně zahájit diskusi o možném výkupu, případně vyvlastnění.

Dalo se to tam až v rámci pozměňovacího návrhu pana poslance Kolovratníka.

Myslím, že si to všichni v krajích uvědomují.

Zdvořile tímto žádám o podporu tohoto klíčového zákona a těším se na případnou diskusi. Otevírám rozpravu.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, já už jsem to zde v podstatě všechno řekl při prvním čtení. Nechci se opakovat, takže jenom stručně. Asi si všichni přejeme urychlit výstavbu především tedy té dopravní infrastruktury, ale asi se také všichni shodneme na tom, že když chci něco urychlit, tak nejprve musím pochopit, proč ten proces staveb dnes tolik drhne. Na toto ale předkladatelé bohužel rezignovali. Stavíme tak dnes dům bez pevných základů. Předkladatelé si zřejmě byli jisti schválením, tak se neobtěžovali i poměrně zásadní navrhované změny jakkoli zdůvodnit, uvést argumenty, statistiky nebo nějaká čísla. Místo toho šli s řešením pouze po povrchu problémů, takže výsledkem jsou intuitivní opatření spočívající, řekl bych, až v metodě kobercového náletu, to znamená místo inteligentních změn. Typickým příkladem je takzvaná fikce souhlasného stanoviska.

Ano, ta teplota vám sice klesne, ale zcela rezignujete na pochopení toho, proč jste ji vlastně prve dostali.